Děkuji.

Dobrý den dámy a pánové.

To, co se dotýká těch lidí, se nedotýká jenom jich, ale taky organizací. Dneska si organizace už musí najímat právníky, aby to vyřizovali.

Chci jenom říci, že hnutí Úsvit to přece nemyslí špatně. Nelíbí se mi, že tady nazýváte naše návrhy paskvily. Vždyť my se snažíme prosadit dobré věci. I vy jste to měli přece ve volebních programech a děláte to přece pro lidi, tak si myslím, že podaný návrh naším předsedou klubu, aby vznikla tato expertní skupina napříč politickým spektrem, je velmi dobrý podnět, a doufám, že získáme i vaši podporu. Děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Chvojka. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já souhlasím s tím, aby vznikla expertní skupina.

Já velmi rád budu jejím členem, ale za podmínky, že předsedou nebude pan Tomio Okamura, jinak se hlásím tímto do expertní skupiny. Děkuji vám. Další faktickou poznámku má pan poslanec Tejc. Koneckonců je tady další poslanecký návrh, který se týká mobiliárních exekucí, kde jsou předkladateli poslanci sociální demokracie i Úsvitu. Ten bude projednáván na příští schůzi. Já jsem přesvědčen, že tento návrh může být o řadu věcí rozšířen, aniž by se tyto věci stávaly přílepkem. Neměla by to být teritorialita, to asi skutečně by přílepek byl, ale jsem přesvědčen, že se té problematice věnujeme a právě tímto způsobem pomáháme i vládě, která skutečně není schopna při délce legislativního procesu, který je standardní a který tady chceme, aby byl zachován, připravit návrh v řádu týdnů.

Děkuji. Nyní bych poprosil pana poslance Laudáta s faktickou poznámkou. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, z důvodu efektivity, prosím vás, pojďte hlasovat o tom návrhu pana kolegy Pojďme o tom hlasovat, poslat to tedy zpátky, jestliže s tím předkladatel souhlasí, a tam ať se řeší ty další náležitosti. Děkuji. Každopádně než přikročíme k hlasování, tak zde mám řádně přihlášené a včetně dalších přihlášených do diskuse, takže dokud oni nestáhnou svoje přihlášky, tak musí diskuse proběhnout.

Dalším z přihlášených s přednostním právem je pan poslanec Černoch.

Ale není to narážka na to. Vůbec to nechci řešit. Jenom budu velmi rád, protože se tomuhle problému víceméně od začátku od vstupu do Poslanecké sněmovny.

Děkuji. Vzhledem k tomu, že už nikoho dalšího už nemám přihlášeného do diskuse, tak než se dáme do hlasování, tak se táži pana předkladatele... Ještě mám zde faktickou poznámku. Takže pane poslanče, pojďte.

Děkuji.

Děkuji vám. V tento moment neregistruji žádnou přihlášku do diskuse a končím obecnou rozpravu. Než budeme hlasovat, tak vás všechny odhlásím, poprosím vás o opětovné přihlášení do systému.

Padly zde dva návrhy, takže budeme hlasovat. První návrh zní, že vracíme předložený návrh navrhovateli k dopracování.

Kdo je proti? Končím hlasování číslo 185. Přítomných poslanců je 129, pro tento návrh bylo 126. Návrh byl přijat. Jako další návrh zde padl návrh na zřízení expertní skupiny, která se bude zabývat exekucemi. Návrh trvá. Dávám hlasovat, kdo je pro zřízení této expertní skupiny. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti? Je to hlasování číslo 186. Tento návrh byl zamítnut.